Kdo je proti? Děkuji vám.

Prosím sněmovnu o klid!

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 16.

Předtím, než začnu jednání o pevně zařazených bodech, mi dovolte vzhledem k tomu, že jde o návrhy zákonů vrácené Senátem, abych vás požádal na žádost předsedy Senátu umožnit vystoupení senátorům Jaromíru Strnadovi, Janu Hajdovi, Ivu Valentovi a Radko Martínkovi.

Ptám se pana poslance Kalouska a paní poslankyně Fischerové, jestli se hlásí k faktické poznámce. Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že páni senátoři budou vystupovat v rozpravě tak, jak se přihlásí.